Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, věřte mi, že jsem docela intenzivně přemýšlel, jestli mám reagovat na to, co tady zaznělo z úst paní kolegyně Černochové, vaším prostřednictvím, pane předsedající. Nejsem úplně přesvědčen o smysluplnosti toho, že nakonec tady pár vět řeknu, protože tím patrně jenom vytočím nějakou spirálu dalších invektiv a urážek a rozhodně bych vaším prostřednictvím paní kolegyni nerad rozplakal, ale myslím, že do nějaké emoce je schopna se dostat při sebemenší příčině. Samozřejmě něco se povede více, něco méně. Kolik miliard jsme tam podepsali, paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího, to jste jaksi cudně neuvedla. To, že tam jsou připravené projekty, to při mém nástupu nebylo. Ale přesto, věřte mi, napadá mě v podstatě jediné, a to je jistý známý citát: Nehněvejte se na ně, protože oni nevědí, co činí.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Ano, my jsme debatovali tento návrh. Není to vládní návrh, ale návrh skupiny poslanců. A skutečně nikdy nepadlo, pane poslanče Bendo, pokud si vzpomínám, že to byla vaše poznámka, že by byly předraženy pozemky o 50, nebo dokonce 59 mld., nějaké takové číslo tu zaznělo před chvílí. Ale pokud se má projednat návrh zdanění náhrad, tzn. finančních náhrad, tedy vlastně částek, které se vyplácí proto, že nebylo možné vlastně vrátit už fakticky konkrétní nemovitý majetek, tak jako ministr financí a strážce kasy se samozřejmě k tomu přikloním.

Samozřejmě jsme na vládě debatovali, a to je velice podstatné, ústavněprávní rozměr tohoto návrhu, protože ten je zcela zásadní, a máme k tomu stanovisko odboru právního Legislativní rady vlády, které je pozitivní. Takže to bylo pro mě zásadní, proč jsem pro tento návrh zvedla ruku. Děkuji.

Já prostřednictvím pana předsedajícího musím vyjádřit politování nad tím, že kolega Kováčik jako komunista tady fakticky dělá tiskového mluvčího oligarchy.

Pane ministře Stropnický, styďte se. Styďte se. Takové útoky nemáte zapotřebí. Moje kolegyně nechtěla plakat. Když jste byl tak úspěšný...

Tak co, paní poslankyně, co pořád máte kolem té armády? Kdyby byl pan ministr Stropnický tak úspěšný, tak pokračuje ve své funkci. Ministr obrany je prestižní funkce a úspěšný ministr, pokud je ta samá vláda, přece pokračuje. Já nevím, jestli nechtěl, nebo nemohl. Fakt je jednoduchý. A čteme vyjádření nové paní ministryně musím prověřit, co mi tady nechal. Kdyby to byla jiná strana, kdyby opozice přišla po jiné vládě, tak bych tomu rozuměl.

Paní poslankyně Černochová stahuje, takže pokud nejsou další přihlášky, končím rozpravu. Zeptám se pana předsedy vlády, zda si přeje závěrečné slovo. Nepřeje. V tom případě, protože je zvykem, že hlasování o důvěře vládě řídí předseda Sněmovny, tak předám řízení schůze panu předsedovi.

Nyní se dostáváme k postupu podle § 85 jednacího řádu, který není až tak častý v této Sněmovně, takže prosím. Podle § 85 odst. 1 a 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny se o návrhu na vyslovení důvěry vládě hlasuje podle jmen. K přijetí usnesení o vyslovení důvěry vládě je třeba k souhlasu nadpoloviční většina přítomných poslanců.

Jako prvního jsem vylosoval pana poslance Romana Kubíčka.